Pane předsedající, velmi děkuji, neboť opravdu to, co tady sděluji, jsou svými dopady velmi dramatické informace. Schválením rozpočtu bez úpravy finančních objemů roku 2015 a 2016 dojde k realizaci akcí v roce 2014 bez dostatečných zdrojů na pokračování v dalších letech.

Na úplný závěr mi dovolte několik konstatování, která si nemůžu odpustit, abych je tady řekl. Za prvé.

Znamená to, že jsme kromě toho, že je opět vážně ohrožen náš boj o dočerpání všech fondů, zcela rezignovali na jakýkoliv národní imperativ Státního fondu dopravní infrastruktury. Tento stát nemá pod kontrolou svou dopravní infrastrukturu. Vše, co v ní budeme v příštích letech budovat, je v rámci čerpání evropských fondů. A podotýkám, že v rámci druhého programovacího období jsou natolik změněna pravidla pro financování, že tam rozhodovací role a vliv národních států opět velmi dramaticky poklesly na konto pravomocí evropských úředníků. Považuji to z hlediska strategických zájmů tohoto státu za věc velmi nešťastnou a je zcela nepřijatelné, aby byla opomenuta i ta stránka věci, že tady připravujeme celou množinu projektů, u kterých nemůžeme přerušit přípravu, protože už by se pak nedala obnovit, ale zároveň nemáme pokryto jejich spolufinancování z českých národních zdrojů. Na úplný závěr bych tady rád připomněl jednu důležitou informaci. Spolu s přílivem evropských peněz, kterými se Evropská unie zapojila do spolufinancování českých dopravních infrastrukturních projektů, nedošlo k navýšení celkových prostředků, které tento stát věnuje na údržbu a rozvoj dopravní infrastruktury, ale evropské peníze prostým způsobem vytěsnily peníze české.